Všechny pozměňovací návrhy za hnutí ANO budeme samozřejmě podporovat, ať už se jedná o tři pozměňovací návrhy mé ctěné kolegyně Lucie Šafránkové, anebo ať už se jedná o pozměňovací návrh, který jsme dali společně dohromady koalice a opozice s Vítem Kaňkovským ohledně oxygenoterapie na 2 900 korun.

Nicméně říkám za hnutí ANO i za všechny ty, kteří na to půl roku čekali, že to přichází jednoduše pozdě, a že to je skutečně málo. Děkuji moc. Děkuji.

Pokud se bavíme o podpoře zdravotně postiženým, tak se musíme trošičku podívat i do historie.

Můžeme si říct, že konstrukce tohoto příspěvku je a priori ne úplně dobrá, protože skutečně 400 korun i v roce 2011, kdy v té době byla cena nafty také někde nad 30 korunami, takže je to skutečně jen malý příspěvek těm osobám, které mají to nejtěžší zdravotní postižení. Ale v průběhu dalších let tady nevyvinula aktivitu v podstatě žádná politická strana na to, aby se ten příspěvek navýšil.

Takže je potřeba se také podívat do historie a říct si, nakolik třeba například hnutí ANO bojovalo za zdravotně postižené a bojovalo i v tom celém minulém volebním období za to, aby se příspěvek na mobilitu zvýšil.

Ano, navýšily se nám skokově ceny pohonných hmot.

Není to nic mimořádného, skutečně by si zdravotně postižení zasloužili vyšší navýšení, ale bavme se o konstrukci toho příspěvku na mobilitu.

Paní ministryně Schillerová pak pokračovala celé další volební období a nezaznamenal jsem, že by tady navrhovala v minulém volebním období zvýšení příspěvku na mobilitu, byť třeba jen o 200 korun. Tolik tedy na úvod. Chtěl bych vás také požádat o podporu, jednak celého tohoto návrhu zákona a jednak i už zmíněného pozměňovacího návrhu, který byl načten pod písmenem D a který jsme skutečně připravovali s kolegou Juchelkou a s dalšími a také s Národní radou osob se zdravotním postižením. Jsou to lidé, kteří jsou trvale 24 hodin odkázáni buď na umělou plicní ventilaci, nebo na podporu plicního oxygenerátoru. Tady se snažíme navýšit jim nebo nějakým způsobem jim i kompenzovat současné vysoké ceny elektrické energie a k tomu příspěvku, zvýšenému příspěvku na mobilitu 900 korun, se přidává ještě dalších 2 000 korun. Myslím si, že tady je shoda napříč politickým spektrem, a dovolím si vás požádat o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, který jsme předložili. Zároveň bych vás požádal ještě o podporu legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2, které teď načtu ve třetím čtení a které jsme po diskusi s legislativou jak Ministerstva práce a sociálních věcí, tak s legislativou Poslanecké sněmovny a ze Senátu připravili tak, aby výklad byl jednoznačný. Týká se to právě oxygenerátorů a přechodných ustanovení. Nijak se tím nemění věcný záměr tohoto pozměňovacího návrhu.